Takže to je, pokud jde o mě, jako doplnění.

Takže práce na tom bude, ale rozhodně to není na vrácení.

Přitom ten tisk byl předložený zhruba před rokem.

Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Paní poslankyně, já musím dodržovat jednací řád. Pokud vám pan zpravodaj dá přednost ve vašem vystoupení, tak...

My jsme si samozřejmě jako předkladatelé vědomi, že jsou tam určité, nechci říci přímo nedostatky, ale je tam prostor k dopracování, zejména vzhledem k připomínkám vlády.

Takže jenom zopakuji, že jsme opravdu připraveni předložit kvalitní pozměňovací návrh, který vypořádá připomínky vlády. Tedy ne jako zpravodaj, ale za své pozice poslance. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.